Požádám pana poslance Karla Turečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že u tohoto zákona jsme ve druhém čtení a to, co jsem říkal ještě před pořadem schůze, bude mít pravděpodobně vliv i na průběh tohoto projednání.

Ještě předtím, než dám slovo ministru zemědělství, paní kolegyně k hlasování. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom ke schvalování pořadu schůze pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování, ale omylem jsem zmáčkla zdržela se místo ano. Bude poznamenáno ve stenozáznamu.